Na personálních nákladech státu!

Roste proti loňskému roku o víc než 1 mld., oproti vašemu projídacímu roku roste víc než o miliardu nákup materiálu, i když tvrdíte, že šetříte.

Protože nejdůležitější je další položka, kterou opravdu nepokládám také za prorůstovou, a ta akceleruje nejvíc.